Ale i kdybychom vzali ten statický model, tak jsme někde na částce 6, možná 7, možná 8 mld.

Tímhle tím, co budeme za pár minut hlasovat, vy ten prostor vytvoříte, protože se zvednou výdajové rámce o 16 mld. v roce 2015.

Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Kalouska a poté se připraví pan místopředseda Sněmovny Filip. Děkuji za slovo.

Pane ministře prostřednictvím paní předsedající, prosím, abyste nepřeslechl to, co tady řekl pan poslanec Farský. Byť to byla maličkost, bylo to signifikantní pro celé vaše vystupování a vystupování celého vašeho hnutí v posledních měsících. Vy jste tady stál a jako první místopředseda vlády, významný ústavní činitel, jste řekl: já jsem nikdy neřekl 200 miliard. A takhle vy argumentujete, prosím pěkně, pořád a ve všem: Já jsem nikdy nechtěl zrušit rozsudek smrti. Ale zvyšujete, protože to uvádíte ve svých oficiálních dokumentech. Já jsem nikdy nechtěl zvýšit daně. Ale zvyšujete, protože to uvádíte ve svých oficiálních dokumentech. Uvědomujete si prosím, že jednou z hodnot ústavního činitele České republiky je jeho elementární věrohodnost v konzistenci argumentů? Že můžete říkat věci, se kterými lidé nesouhlasí, že můžete říkat věci, které lidem vadí, které lidi dráždí, ale neměl byste, pokud chcete, aby vám někdo věřil aspoň dnešní datum, neměl byste si odporovat ve dvou větách během tří minut? To vám nedělá vůbec žádné potíže. Vám nedělá potíže říct jeden den něco jiného než jste říkal včera. Vám nedělá potíže říct, že snižujete výdaje, když současně vydáváte oficiální dokumenty, že je zvyšujete. Vám nedělá potíže říct, že snižujete strukturální deficit, když současně vydáváte oficiální dokumenty, že strukturální deficit zvyšujete. Lžete této Poslanecké sněmovně, což se mě dotýká jako jejího člena, lžete české veřejnosti.

Lhát pětkrát denně a popírat své vlastní věty, které jsem řekl včera? Děkuji. Prosím, pane místopředsedo, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu velmi stručný.

Nečiním tak, protože tak učinit nemohu, protože většinou k věci nemluví ti, kteří mají přednostní právo, a to je u nás jenom prezident, členové vlády, předsedové poslaneckých klubů, předsedové politických stran, a tím výčet těch, kteří mají přednostní právo, končí.

A já říkám, že politiků, těch je, ale státníků máme málo. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty.

Takže dáváme myslím že sympatický a korektní prostor na úvod deset minut a prosím, vy se dohodněte.